Dokonce jednu úplně zrušila, kterou ty předchozí vlády zvyšovaly. Takže to fakt není pravda. Vážená paní předsedkyně, vážení dva ministři, já bych chtěla jenom vaším prostřednictvím paní poslankyni Levko říct, že došlo ke snížení počtu jednacích dnů a hodin v minulém roce.

Takže jenom k tomu, co vy jste uváděla, bych chtěla říct, že je třeba také se podívat na to, proč dochází k některým věcem, proč se neprojednává... Na druhé straně já teď možná budu hovořit i proti sobě, svým kolegům i vám všem. Víte, naše někdy menší aktivita by byla prospěšná této zemi, protože méně zákonů, ale kvalitnějších by bylo vhodnější. Takže tady musím, bohužel, tady souhlasím s koalicí. Nyní následuje pan poslanec Rais s faktickou poznámkou a připraví se paní poslankyně Levko. Přeji dobrý den.

A pokud mám informace od odborníků, tak to vypadá, že ani činit nebude moct, minimálně letos.

Ano. Tak jenom že pan poslanec říkal, že jsem říkala, že ne. A ještě tedy, když už jsem tady, co se týče toho zuboženého stavu, tak tím jsem měla na mysli stav veřejných financí.

Takže i přestože jsme snižovali daně, tak se zvyšovaly platy ve veřejném sektoru, což přece chcete i vy.

To mají přece všichni. To znamená, že ta předchozí vláda navyšovala platy a snižovala daně, tak to mně přijde, jako že to je ocenění. Paní poslankyně Levko chce reagovat s faktickou poznámkou. Už naposled. To nebyla ani kritika, ani ocenění. Já jsem vlastně v tom úvodu hovořila o tom, že zároveň navyšovat výdaje, snižovat daně a snižovat schodek rozpočtu prostě nejde. Paní poslankyně Olšáková je nyní přihlášena a následuje pan poslanec Letocha. Prosím, máte slovo. Dobrý večer, vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně poslankyně, kolegové poslanci. Ráda bych využila možnosti, kterou mám, a řekla několik slov o této vládě a uvedla důvody, proč tato vláda má mou důvěru.

Už tento výčet je zběsilý, ale aby toho nebylo málo, začala válka na Ukrajině a vláda se musela velmi rychle vyrovnat s přílivem uprchlíků a jejich zajištěním, což zvládla opravdu dobře, přestože si to možná ani nechceme přiznat. Mohla bych jistě dál pokračovat o všem, co se této vládě povedlo, ať už to byly škrty v rozpočtu, které snížily výdaje, ale nezvýšily nezaměstnanost, tedy lidé nepřišli o práci, naopak i přesto se podařilo navýšit platy příslušníků bezpečnostních sborů nebo například došlo k navýšení úhradové vyhlášky v sociálních službách, díky čemuž budou klienti sociálních služeb pobývat v důstojných podmínkách.

Možná je pro některé tento bod příliš vzdálený od našich domácích problémů, ale díky perfektně zvládnutému předsednictví se Česká republika v zahraničí vrátila opět na pozici respektovaného partnera. A to si myslím, není málo, uspět v evropském měřítku, kde je laťka mnohem výš než doma. Já bych ovšem chtěla vypíchnout hlavní téma, které je pro mě zásadní, pro mě jako poslankyni, předsedkyni Sdružení místních samospráv, ale také jako bývalou starostku, a to je energetika. Tato vláda bohužel zdědila hříchy předchozích vlád. To už tady určitě bylo zmiňováno. Omlouvám se, že to zopakuji.